Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Bohužel jsem se nedozvěděl, na jak dlouho mají naše dvě jaderné elektrárny palivo, což může být fatální problém, protože pak bychom se ocitli tedy v energetické nebezpečnosti, protože jaderné elektrárny zde produkují poměrně dost energie a bez toho bychom se asi neobešli.

Děkuji a nyní reakce pana předsedy vlády.

Ale víc k tomu opravdu nemohu říct, protože bych se dostal do situace, která vzhledem k tomu, že vedle nás je válečný konflikt a že máme i určitá pravidla, která musíme respektovat, tak dál prostě v té odpovědi jít nemohu. Ale nemusí se nikdo bát, že by se zastavil provoz našich jaderných elektráren.

Mimochodem, poslední poznámka, kterou snad stihnu v těch deseti sekundách: vláda včera také rozhodla o spuštění tendru na dostavbu Dukovan, a to si myslím, že v souvislosti s touhle debatou je také nesmírně důležité.

Proto se vás ptám: Naplňovaly zveřejněné informace těmito weby někdy skutkovou podstatu trestného činu? Děkuji.

Vážená paní poslankyně, rád odpovím na vaši interpelaci.

To samozřejmě urychluje některé kroky, které evropské země i Česká republika přijímají nebo umožňují udělat v boji s dezinformacemi. Činnost dezinformačních webů v České republice byla dlouhodobě problematická, ale byla dlouhá léta tolerována, ale žádná svobodná společnost nemůže přihlížet dlouhodobě tomu, jak cizí služby působí na jejím území, působí způsobem, který má zanést paniku, lži mezi občany a do společnosti a která má vést k rozvratu demokratických institucí.

Ano, vláda tomu nebrání, naopak my považujeme toto rozhodnutí správce domén CZ.NIC za naprosto správné. Situace vyžaduje, abychom se bránili dezinformacím, dezinformační válka je součástí hybridní války, kterou proti nám vede dlouhodobě Rusko, je to součást moderní války. Tak, jak to teď popisuji, se na to dívá naprostá většina demokratického, ale i nedemokratického světa. Je to součást boje, je to součást hybridní války, a tímto způsobem k tomu musíme přistupovat. V současnosti vidíme, že naprostá většina zemí demokratického světa nebo všechny země demokratického světa přijímají proti Rusku sankce ekonomické, diplomatické, politické, kterými se brání tomu, aby mohl působit a dělat všechny aktivity režim prezidenta Putina, který se chová zločinně v tomto válečném konfliktu, a to, že mu bráníme, přece znamená, že mu budeme bránit a musíme bránit i v boji, který různými prostředky vede na našem území. A na našem území ten boj vede prostřednictvím dezinformací a dezinformačních serverů.